To je to, co ten vodoprávní orgán musí posoudit.

My se často podceňujeme a zároveň nedoceňujeme význam územního plánu, který definuje možnosti rozvoje měst a obcí, kde se ty diskuse projednávají poměrně složitě a dlouhodobě na základě znalosti daného území, na základě vůle samosprávy, na základě vůle vlastníků a samozřejmě vyjadřování orgánů státní správy.

Děkuji.

Dobrý den.

Prosím, pokračujte.

Týká se to jak zemních prací a tak.

Já zkusím znovu jenom doplnit tu proceduru, aby bylo jasné, že z toho opravdu nevypadávají orgány státní správy, které posuzují ty záměry. V okamžiku, kdy se jedná o územní souhlas, tak jak zaznělo, je tam nezbytný soulad s příslušným územním plánem. Včetně samozřejmě příslušných odborů životního prostředí. Bez toho žádný územní plán nikdo neschválí. A těch procesů kontroly je tam dokonce hned několik. V případě, že se jedná o ohlášení vodního díla, tak je tam znovu potřeba předložit celou řadu dokumentů. Ten pozměňovací návrh zároveň přesně vykazuje, jaké typy a jaký rozsah těch dokumentů jsou třeba. My voláme obecně po tom, aby v České republice nebylo potřeba znovu a znovu opakovat zbytečné dokumenty a zbytečné papírování. Navíc v případě, kdy opravdu se odborná společnost shoduje na potřebě budování vodních děl i terénních úprav, které slouží pro zadržení vody v krajině, tak se snažíme ty zbytečné papíry eliminovat. To je reálná snaha toho poslaneckého návrhu. A jsem přesvědčený o tom, že v těchto případech se nedopouštíme žádného překročení zájmu ochrany přírody. Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalous.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

A tím pádem je přeci ochrana životního prostředí naprosto zaručena. Také děkuji. Znovu vyzvu sněmovnu ke klidu! Prosím.

Pan ministr to tady před chvílí řekl na mikrofon. Takže skutečně je potřeba, aby bylo mluveno jedním hlasem. Nám to vždycky bylo znovu opakováno, že to tak je.

Mám tady nějaké přihlášky z místa. V tom případě pan poslanec Jelínek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych jenom chtěl velice krátce říct, proč vlastně náš klub tento zákon podporuje. Nicméně vytváření děl v určitém rozsahu může být v podstatě i určitým nebezpečím.

Nicméně na druhou stranu bych vyzval potom i k úpravě dalších zákonných norem, které řeší úplně ta nejmenší vodní díla, kde neustále, pokud si uděláte i pomalu malý výkop na Není tu slyšet. Není to příjemné. Prosím, pokračujte.

Proto k této normě máme kladné stanovisko, ale zároveň i k těm pozměňovacím návrhům, protože opravdu jak velikosti, tak i určitě vyjadřování se různých orgánů k těmto plochám by bylo vhodné zachovat. Děkuji za pozornost.